Rozhodně podstatná část těch informací už byla k dispozici. Já jenom nechápu, jak je možné, že celá ta léta přece všichni věděli, co se stalo za zločin.

Chci jenom připomenout, kdo nám to sem přišel privatizovat. Pan Bakala. Kdo je pan Bakala?

Dělal překladatele, tlumočníka těm, kteří přijeli z té tehdy obdivované ciziny, ze Západu nám říkat, jak privatizace má proběhnout.

Prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Já jsem vždycky velmi skromná, pokud jde o nárok na čas u tohoto mikrofonu. Chci se věnovat teď, alespoň chvíli, právě privatizaci, v uvozovkách privatizaci, bytů OKD.

On v pořádku opravdu nebyl.

Ještě bych chtěla říct, někdy před čtyřmi pěti lety nám velmi zbohatla jedna obec v jižních Čechách, možná jste to zaznamenali, obec Modrava.

Odkud se ty peníze vzaly?

Nikdo neví, není vlastně už cesta, jak je vrátit zpátky.

Minimálně dvanáct patnáct kilo toho je.